A znovu říkám, buďme trpěliví, ještě to neskončilo, na druhé straně dělejme všechno pro to, aby ten návrat byl co nejjednodušší, nejhladší, a aby se nám podařilo odstranit všechny ty jevy, o kterých jsem tady hovořil, aby ta společnost se vrátila do takového stavu, jako byla před napadením pandemií COVID19. Možná je to ode mě odvážné tvrzení, já si myslím, že každá krize přináší příležitosti, ale řekl bych, tady těch problémů je tolik, že si myslím, že to mé přání skutečně je trošku v podobě science fiction. Ale přál bych si, aby to dopadlo.

Hezký dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych za zamyslel v tomto bodu, kterým je vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu, nad některými výroky členů vlády, které zvláště dnes pronesli. Já bych strašně rád věděl, co je to ten konec?

Vláda se s většinou opírá v poslední době vzhledem k opatřením, která provádí, spíše o dojmy, byť pan ministr dnes použil a tady ho budu znovu citovat řekl: opozice používá dojmy. Vláda rozhodla, že zůstanou zavřené školy. Prosím, jaká je v tom logika? A tady bych poprosil paní zástupkyni vlády, paní vicepremiérku, aby mně to prosím zdůvodnila. To je absurdní. Je to absurdní situace, je to jeden z chaosů, který tady vláda vyvolává. Chybí nám analýzy a data. Věřím, že po testování, které snad skončí, těch analýz a dat budeme mít víc, ale i v tom materiálu, který přišel k tomuto bodu, těch analýz a dat mnoho není. Bohužel, máme jízdní řád, ale vůbec nevíme, kam ten vlak jede a proč tam jede. V oblasti školství je další problém. Pětadvacátého začnou chodit do škol dobrovolně do skupin děti nižšího stupně, nicméně vláda neumí odpovědět doposud na otázky, co má dělat ředitel školy nebo starosta na malotřídní škole, když má pět tříd, dva nebo tři vyučující řeknou, že vzhledem k tomu, že patří do ohrožené skupiny starších lidí a připomínám, že polovina českých učitelů v příštích pěti letech dosáhne důchodového věku tak nenastoupí. Pokud v té škole bude potřeba zřídit třeba šest skupin, co ten ředitel školy má dělat v takové škole? Rád bych znal odpověď i na tuto otázku. Děkuji za odpověď.

Prosím.

To jsou nějak jinak nemocní ti lidé, jsou méně nebezpeční, nebo už to máte více pod kontrolou?